Děkuji. Já otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené ministryně, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu s dovolením trochu delší, ale doufám, že to vadit nebude. Jen krátce okomentuji vývoj, protože přece jenom ten tisk tady s námi je už dlouho, myslím, že od loňského března, a ta materie dokonce od začátku volebního období, ale doznalo to veskrze pozitivních změn, nicméně pak ještě nějaké další změny budeme za Piráty navrhovat a budu rád, pokud si je přečtete a případně je podpoříte. Budu i k dispozici třeba pro další informace.

A stejně tak požádám o podporu vás, milé kolegyně, milí kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího.

Co tam zůstává trochu diskutabilní a sporné, jsou ty samotné aktivní zásahy.